Děkuji za slovo.

Nám ale ne. My opravdu máme pochopení pro to, že lidem přijde nepřijatelné sedět v čekárně na úřadu práce vedle lidí, kteří třeba dávky zneužívají. A to, co jsem v tuto chvíli řekla, je ten jeden z důvodů, proč jsme dnes svolali tuto mimořádnou schůzi, a to s dvěma body. Ten jeden jsem už teď v krátkosti otevřela a ten druhý se týká podpory podnikatelských subjektů v souvislosti s výskytem pandemie. Chtěla jsem poděkovat panu ministrovi průmyslu a obchodu za to, že tedy konečně přišel na vládu se schválením dotací, s těmi programy, které víceméně opsal, po dvou měsících.

Víte, když se člověk stane politikem, popřípadě ministrem, tak by měl stát pořád na tom místě a měl by si uvědomovat, že je tím stejným člověkem a že je jedním z těch lidí a že není žádným nadčlověkem.

A ta vláda na to, pane ministře, reagovala a na základě toho ty dotační programy otevřela. Vy říkáte, že stát nemá rozdávat peníze a že je má dávat těm, kteří to potřebují?

Ale myslím si, že to na tuto půdu a vůči ženě, to, co jste tady dnes řekl, tak já považuji, že byste se měl za to paní ministryni omluvit.

Já jsem si zapisovala některé ty věci, které jste tady říkal, a že se rozdávaly dotační programy jako Večerníček.

Německo vyčlenilo další miliardy korun na podporu obchodu, průmyslu a dalších sektorů. Dneska jsem ho viděla.

Pak jste se za to omluvil, což mě velmi potěšilo. Ale musím říct, že vaše vystoupení mě dneska úplně jsem si říkala, že to snad ani není možné, že někdo může takovýmto způsobem tady vystoupit.

Tak a teď bych se obrátila na pana ministra práce a sociálních věcí a na nárůst cen za energie.

To je podle mého názoru nepřípustná situace.

Stejná situace se ale dotýká i dalších lidí a já se opravdu pozastavuji nad tím, jak si může vláda dovolit nepřímo pracujícím lidem říkat, že mají chodit na úřady práce pro podporu. Dochází jim vůbec, co tím vzkazují?